Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chci vás jenom seznámit, proč budu hlasovat proti zrušení tohoto zákona. Rozumím argumentům, které zde zazněly. Ale já jsem se touto kauzou velice podrobně zabýval. Myslím, že nelze všechno přepočítávat pouze na ekonomický profit. Je fakt, že situace v Íránu se zlepšuje, je pod mezinárodním dohledem.

Z tohoto důvodu budu hlasovat proti zrušení tohoto zákona. Děkuji vám. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Antonín Seďa. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhovaný zákon, jak řekl předkladatel, má zrušit přijatý zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, kterým se Parlament v roce 2000 na návrh vlády usnesl, že se českým podnikatelským subjektům nedovolí podílet se na dodávkách pro výstavbu íránské jaderné elektrárny.

Rusové by měli vyrábět i jaderné palivo pro nové reaktory.

Vláda má výhrady i legislativně technické, což by však šlo upravit v garančním výboru při druhém čtení. Závěrem své zprávy chci sdělit, že na základě dohody s Íránem o jaderném programu, který zveřejnila Mezinárodní agentura pro atomovou energii, dochází ke zrušení sankcí mezinárodního společenství, což mimo jiné umožňuje obchodování s íránským energetickým odvětvím, jsou umožněny dodávky zařízení k těžbě ropy a plynu, export íránské ropy a plynu do Evropské unie. Vše je však podmíněno dodržováním dohody ze strany Íránu, protože pokud Teherán nebude podmínky dohody dodržovat, mohou mezinárodní organizace včetně Organizace spojených národů vyhlásit nová odvetná opatření. A ještě dodatek.

Společně jednali o posílení ekonomických vztahů, spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a boji proti terorismu. Tolik k mé zpravodajské zprávě i k novým informacím, které stanovisko vlády před dvěma lety neobsahuje. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Prosím, pane poslanče.

Děkuji, pane předsedající.

Dobře, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy: přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra zahraničních věcí. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan předseda Laudát s přednostním právem.

Škoda, že jsem to nemohl říct před tím hlasováním. Ale možná minimálně předpokládám, že když to sem ministr Mládek dával, tak že bude i kladné stanovisko. Ale můžu jenom spekulovat, protože ten návrh sem nakonec nepřišel a nebyl zařazen na program. Takže jsme ve velmi nešťastné situaci. Pokud by byl ministr zahraničí zítra, tak by se to dalo zítra doprojednat. To byl pan předseda Laudát. S faktickou poznámkou dále pan předseda Kováčik, po něm paní poslankyně Wernerová, po ní pan poslanec Urban. Prosím, pane předsedo. Omlouvám se, chybně jsem označil pan předseda Laudát byl označen řádně, s faktickou poznámkou přihlášen.

Dost dobře nechápu stanovisko některých kolegů a kolegyň z vládní strany, pardon, z vládního hnutí ANO, kteří hlasovali pro to přerušení. Takže podle mého soudu je nejvyšší čas tento zákon zrušit. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, po něm pan poslanec Vlastimil Vozka, po něm pan poslanec Ivan Gabal. Myslím si, že návrh ministra průmyslu a obchodu je správně, i ten pana místopředsedy Filipa. Na druhou stranu tady někteří mají pravděpodobně obavu, jestli při tom rozvolňování mezinárodních vztahů s Íránem, jestli už přišla ta chvíle. A tak není nic proti ničemu, aby to ministr zahraničních věcí potvrdil. A pak myslím, že tady ten návrh získá téměř stoprocentní podporu. Tak já myslím, jestli tady zítra bude, tak bych doporučil, aby se k tomu ministr zahraničních věcí vyjádřil, protože podle mého názoru samozřejmě nám tady může sdělit aktuální pozici České republiky ve vztahu k našim mezinárodním závazkům.